Jenom pro informaci. My jsme si náš orgán o tuto informaci požádali dříve, než pan ministr vystoupil, i pro nás s převratnou novinkou týkající se Dukovan.

Dámy a pánové, dobrý den, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.